Snažila jsem se tedy všem na sociálním výboru včetně paní ministryně vysvětlit, že o problému zneužívání dávek víme.

Proto jsem se rozhodla předložit, byť vím, že se otevřela Pandořina skříňka a řeší se tu rodičovský příspěvek, předložit tento pozměňovací návrh, kterým můžeme vyslat alespoň malou vlaštovku například těm, kdo tyto dávky vyplácejí, že to chceme změnit, ale i těm, co tyto dávky zneužívají, a dát jim najevo to, že o tom víme a nebudeme to přehlížet. Paní ministryně, a za to jí děkuji, nám sdělila na výboru pro sociální politiku, že o tomto problému vědí, ale že nechce dělat malé změny formou pozměňovacích návrhů, které já teď navrhuji, ale jednu velkou a jednotnou změnu.

Splnění podmínky hlášení k trvalému pobytu pro přiznání nároku na příspěvek na bydlení se v běžné praxi ukazuje jako nevyhovující a nedostatečné.

Bude tedy převzata v současné době platná zavedená právní úprava stanovení okruhu společně posuzovaných osob, která je stejná jako pro účely vyhodnocení nároku na dávku nebo doplatek na bydlení ze systému dávek pomoci v hmotné nouzi. Znamená to, že se bude okruh společně posuzovaných osob stanovovat podle skutečného soužití osob v bytě a na základě zákonné vyživovací povinnosti.

V těchto případech se vychází z principu zákonem stanovené vzájemné vyživovací povinnosti mezi rodiči a dětmi, a tudíž z předpokladu, že náklady na bydlení tohoto nezaopatřeného dítěte jsou, nebo mohou být hrazeny rodičem. Dále v této navrhované úpravě je posílena kontrolní role orgánů státní sociální podpory.

Věřím, že alespoň touto malou změnou pomůžeme k aktivnímu řešení a předcházení zneužívání dávek příspěvku na bydlení. Jak nám bylo sděleno paní ministryní, vědí o tomto problému, nicméně chtěli to zakomponovat do velké novely.

Tato právní úprava omezí nároky na státní rozpočet. Dojde, alespoň doufám, ke snížení počtu nebo výše vyplácené dávky a na rozpočty obcí a krajů tato navrhovaná úprava nebude mít vůbec žádný vliv.

Takže teď pro to můžeme udělat alespoň toto minimum. Já vám děkuji. Jako další je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Šafránková. Prosím máte slovo.

Pro všechny rodiče a hlavně pro všechny děti do čtyř let věku. Já své zdůvodnění našeho postoje přednesu v závěrečném třetím čtení.